Garanční výbor má stanovisko doporučující. A bod C3, který se stal pravděpodobně hlasovatelný, budeme hlasovat v tomto hlasování, nebo zvlášť? Dobře, děkuji za ujasnění. Stanovisko zaznělo. Paní ministryně, stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 322, přihlášeno 160 poslanců, pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Takže stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Paní ministryně? Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 323, přihlášeno 161 poslanců, pro 1, proti 139. Návrh nebyl přijat. Je to pozměňovací návrh pana poslance Strýčka, který právní úpravu nemění, pouze opět opakuje to, co dnes v právní úpravě je. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Paní ministryně? Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. A dostáváme se k vrcholu současné procedury, to jsou návrhy D1 až D3. Pokud bude přijat návrh D3, pak je nehlasovatelný návrh G. Návrhy D1 až D3 jsou návrhy pana poslance Chvojky a týkají se zachování stávajícího rozsahu kodeterminace, tedy že zaměstnanci v akciové společnosti volí jednu třetinu členů dozorčí rady, protože dle vládního návrhu mají zaměstnanci nově volit právě jednoho člena dozorčí rady. Garanční výbor nepřijal k této věci stanovisko. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Nyní budeme hlasovat o návrhu E. Návrh E je pozměňovací návrh paní poslankyně Maříkové, který se týká zavedení práva člena družstva požadovat informace o činnosti družstva. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 326, přihlášeno 161 poslanců, pro 29, proti 109. Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích F1, F3 a F4 pana poslance Bartoška. Návrhem F1 se ruší záměr podřídit nájem družstevního bytu právní úpravě nájmu bytu v občanském zákoníku. A návrhem F4, pokud byl člen bytového družstva, který byl nájemcem družstevního bytu, vyloučen, počítá se lhůta pro vyklizení družstevního bytu až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Návrh A1.1 je část pozměňovacího návrhu garančního výboru, kterým se z vládního návrhu vypouští prvních sedm bodů části první článku 1 týkajících se obchodních korporací. Garanční výbor doporučuje. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko garančního výboru je doporučující. Paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 329, přihlášeno 161 poslanců, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a můžeme přikročit k hlasování o návrhu zákona jako celku. Pan poslanec se hlásí k hlasování zřejmě.

Děkuji, nezpochybňujete hlasování. Můžete, máte přednostní právo, uděluji vám slovo.